Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k našim pozměňovacím návrhům.

Pozměňovací návrh zní, že očkování je dobrovolné, podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod. Dosavadní paragrafy se přečíslují. Zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě a je to pozměňovací návrh pod číslem 7045.

Děkuji.

To byla poslední přihláška na vystoupení v podrobné rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já tedy jsem skončil podrobnou rozpravu. Bylo tady vystoupení... Paní poslankyně Valachová náhradní karta číslo 17.

Máte zájem? Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom shrnu, že se jedná o zákon o úhradě vakcinace, nijak nezpochybňuje její dobrovolnost v žádném případě, a upozorňuji na to, že je nutný k tomu, abychom mohli začít očkovat. Bez tohoto zákona nebude možno vakcinaci provést. Pozměňovací návrhy, které doplňují stanoviska o dobrovolnosti, proto považuji ze svého pohledu na nadbytečné, jakkoli jim rozumím. Znovu jenom opakuji, že se jedná opravdu o zákon, který to v žádném případě neomezuje. A jenom upozorňuji, že pozměňovací návrh, který hovoří o společném kontra většinovém výběru distributora, by mohl dopadnout tak, že by se sedm pojišťoven rozhodlo v poměru 4:3, což by mohlo prodloužit nebo znemožnit dohodu.